Přečtu omluvu.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu a ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k tomuto bodu. Je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele či zpravodaje? Není tomu tak.

Vážený pane předsedo, páni ministři, kolegyně, kolegové, procedura je poměrně jednoduchá, protože nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy, takže můžeme hlasovat o původním materiálu jako celku. Jako bylo stanovisko garančního výboru?

Já to v podkladech nemám.

Můžeme tedy přikročit k hlasování o zákonu jako celku.